No a poslední věc, a to je záležitost veskrze praktická ale bohužel, když jsem si dvakrát pouštěl záznam právě z toho kulatého stolu na ústavněprávním výboru, kde toto mělo být vyjasněno a diskutováno a několikrát to tam zaznělo , je vztah tohoto ustanovení k trestnímu řízení i k řízení jiným. A zejména tedy ve smyslu průtahů oněch řízení. Poněvadž už máme takovou zkušenost v rámci třeba rozhodčího řízení, že to úplně nejsnazší, jak obstruovat, je namítnout nepravost nějakého důkazu.

A říkám, není to výtka na současného pana ministra, který je mi velmi sympatický.

Děkuji za pozornost.

Omlouvám se. A poprosím pana poslance Michálka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale nyní k tomu tématu, který projednáváme.

Ale tito lidé, kteří to dělají a ty svědky obcházejí, spoléhají na to, že se to samozřejmě neprovalí. A já upřímně doufám, že naprosto drtivá většina advokátů se na ničem takovém nepodílí. Ale my jako zákonodárci bychom měli tu věc řešit systémově a zajistit, že ta malá část, která nepochybně tady existuje, a způsobuje to samozřejmě velké škody těm lidem, bude pod hrozbou trestní sankce. My jsme se s takovými případy setkali, kdy museli lidi řešit případy, že na ně někdo poslal nějaké falešné faktury a další podobné věci. A to jsou samozřejmě neskutečné náklady a těm lidem to komplikuje podnikání a musí zbytečně řešit nějaké soudy místo toho, aby se věnovali své profesi. Stejně tak se lidi můžou stát obětí toho, že někdo proti nim křivě navede svědka. V případě, že státní zástupce takovýmto způsobem svoji moc zneužije, tak ten zákon počítá s kvalifikovanou skutkovou podstatou, to znamená s vyšším trestem pro toho státního zástupce. To znamená, je to i zákon, který chrání občany před zneužitím moci vůči nim.

V případě těch základních skutkových podstat tam ta možnost odposlechů není.

Ten zákon skutečně potřeba je.

Takže my ten návrh na vypuštění odposlechů, nebo alespoň já ten návrh na vypuštění odposlechů pro korupční případy maření spravedlnosti, který podal pan poslanec Chvojka, nepodpořím.

Dále je v zákoně v § 88 výslovně stanoveno, že provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistíli policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu. Takž už dneska máme poměrně podrobnou úpravu odposlechů. To byl závažný problém. Dokonce i ústavní činitelé.

Teď se naopak potýkáme s tím, že trestní stíhání, která jsou často založena na odposleších v těch korupčních věcech všichni známe kauzu Davida Ratha nebo kauzu Jany Nagyové , není možné je dotáhnout do konce, protože se vede nekonečná debata, nekonečné zpochybňování toho, zda ty odposlechy byly pořízeny oprávněně, či neoprávněně.